Pokud jde navržené změny, nejsou spojeny se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. V rámci novely pouze dochází k vypuštění územních pracovišť Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako správců majetku zajištěného v trestním řízení s tím, že jejich agendu převezme Ministerstvo vnitra.

Pokud jde o obecnou část, pokud jde o zvláštní část návrhu zákona, respektive z důvodové zprávy, tak bych si dovolil podotknout, že zejména jedním z možných řešení, jak se vyhnout nepřiměřeným nákladům nebo jiným obtížím spojeným se správou zajištěného majetku, je zajištění majetku ponecháním na místě, kde se nachází. Navrhuje se proto stávající taxativní výčet důvodů, pro které je takový postup možný, změnit na demonstrativní, neboť v praxi mohou nastat i jiné důvody, než jsou zákonem dnes předpokládány. Stávající úprava se na základě praktických poznatků dále doplňuje o oprávnění orgánu činného v trestním řízení vstoupit na místo, kde se zajištěný majetek nachází v případě, že byl zajištěn ponecháním na místě, za účelem provedení kontroly a v přípravném řízení... Já se omlouvám, pane zpravodaji.

Dále se navrhuje výslovně upravit takzvané plánování před zajištěním, neboť se jeví být potřebné, aby před zajištěním určitého specifického druhu majetku příslušný orgán činný v trestním řízení, pokud je to možné, konzultoval s Ministerstvem vnitra otázky spojené se správou zajištěného majetku. Rovněž dochází k posílení role oddělení Centra zajištěných aktivit z odboru správy majetku Ministerstva vnitra, oblasti správy zajištěného majetku, a navrhuje se na Ministerstvo vnitra převést i část správy dosud vykonávané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. S ohledem na požadavek na minimalizaci nákladů na správu zajištěného majetku se preferuje, aby, pokud je to možné, zajistil správu majetku zajištěného v trestním řízení stát vlastními silami, a teprve v případě, že to není možné, se obrátil na soukromé subjekty. Dále se navrhuje zjednodušit a zefektivnit model úhrady nákladů spojených se správou majetku zajištěného v trestním řízení v případě, že je správcem stát. Navrhuje se, aby vlastní náklady správy nesl ten státní subjekt, který správu vykonává, a aby již nevyúčtovával náklady spojené se správou orgánů činných v trestním řízení, což je administrativně náročné a zatěžující. Také děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, dnes tu máme záležitost novely zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, což je velmi důležité téma, které má určitě klíčový význam v rámci spravedlnosti a trestního řízení, tedy výkonu zajištění majetku a věcí. Chtěl bych se jenom zmínit o roli a významu tohoto klíčového procesu při prosazování spravedlnosti a také ochraně veřejného zájmu. Výkon zajištění majetku a věcí představuje důležitý nástroj v rámci trestního řízení. Jeho hlavním cílem je zajistit majetek, který je spojen s trestnou činností, a hlavně zabránit jeho zneužití nebo úniku před spravedlností. Tento proces zajišťuje, že majetek nebo věci, které jsou relevantní pro vyšetřování a soudní řízení, jsou hlavně bezpečně uloženy a chráněny. Důležitým aspektem výkonu zajištění majetku a věcí je právní rámec, který mu dává oporu.

Je nezbytné, aby výkon zajištění probíhal v souladu s právními předpisy a také zásadami spravedlnosti, aby byla zaručena práva všech zúčastněných stran. Výkon zajištění majetku a věcí přináší několik klíčových přínosů. Prvním z nich je zajištění spravedlivého trestního řízení. Když jsou majetek a věci spojené s trestnou činností řádně zajištěny, minimalizuje se riziko jejich zneužití nebo ztráty. To umožňuje soudům a vyšetřovatelům pracovat s důkazy a materiály, které jsou důležité pro případ, a zároveň chrání práva obviněných a také zainteresovaných stran. Druhým přínosem výkonu zajištění majetku a věcí je prevence další trestné činnosti. Když jsou majetek a věci spojené s trestnou činností zajištěny a pod přísným dohledem, odráží to odstrašující signál pro potenciální pachatele. Tím se také snižuje pravděpodobnost, že by tito jedinci pokračovali ve svých nezákonných činnostech, a přispívá se tak ke zvýšení bezpečnosti ve společnosti. V neposlední řadě výkon zajištění majetku a věcí přispívá k obnovení důvěry veřejnosti ve spravedlnostní systém. Když jsou majetek a věci, které jsou součástí trestního řízení, řádně zajištěny a spravovány, veřejnost může mít větší důvěru v to, že spravedlnost bude dosažena a že zločiny nezůstanou nepotrestány. Vážené kolegyně a kolegové, výkon zajištění majetku a věcí je nedílnou součástí trestního řízení a má také významný dopad na prosazování spravedlnosti. Je důležité, aby tento proces probíhal v souladu s právními předpisy a zásadami spravedlnosti a aby se při něm zajišťovala rovnováha mezi právy obviněných a potřebou ochrany veřejného zájmu. Děkuji vám za pozornost a doufám, že tento můj projev přispěl k vašemu lepšímu porozumění významu a důležitosti výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, přihlásil se pan poslanec Dufek. Pane poslanče, prosím. Já osobně se domnívám, že obsah té novely je spíše technického rázu. Z mojí vlastní zkušenosti zajištění majetku je důležité, ale už není tak důležité, jak bývalo skutečně dříve, bych řekl, že se zajišťovaly mnohem větší majetky. Možná je to tím, že se trestná činnost teď už sofistikovala, to znamená, často už není co zabavovat. Praktický problém, který v této chvíli řešíme v rámci trestních řízení, je především zajišťování osobních automobilů.

Takže myslím si, že je v podstatě tady tahle novela spíše nachystána tady na tento problém, nikoliv asi na nějakou komplexní změnu postoje státu ohledně zajištění majetku v trestním řízení.

Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Král.

Děkuji, já budu rychlý.